A teď řeknu jednu věc.

Vůbec mi tady nevadí, že za vládu to předkládá pan místopředseda vlády, tak nakonec je to ten správný člověk, který za tu vládu odpovídá v tuto chvíli.

On se týká vlastně skoro každodenní lidské činnosti ve všech oblastech. A možná se jí zeptám takto, jestli to slyší, poslouchá nás.

Já si myslím, že spěchat se nemá, znovu to opakuji. Vlastně jedna vláda, dvě ministerstva. Ale já doporučuji, přečtěte si tu zprávu, stojí to za to. Fakt vážné varování.

A pak mi dovolte ještě jeden poznatek z mé dlouholeté praxe člena Parlamentu České republiky. Fakt si myslíte, že tu filozofii, ducha toho zákona můžeme změnit pozměňujícími návrhy? Fakt si to myslíte? To prostě nejde.

Já bych toto rozhodně viděl jako bezpečnější. Je to na nás v tuto chvíli. Ale musím říct, že každý spěch se vrátí. Fakt se vrátí.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji.

To bude ten výsledek. A pak se skutečně musím ještě zastat stavebních úřadů. To, co tady pan poslanec Kalous říkal o stavebních úřadech a o nemožnosti konzultovat věci, je totální nesmysl.

A právě ty úřady, které konzultují, tak právě taky velmi rychle povolují.

Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi taky jenom pár poznámek už v té přehlcené debatě k tomuto zákonu.

Z toho vyplývá i můj dotaz, který asi směřuji na pana místopředsedu vlády.